Další věc, kterou budeme muset řešit, jsou dva pozměňovací návrhy pana poslance Kolovratníka, F1, F2, které byly podány k pozměňovacímu návrhu poslance Blahy, který ovšem on tady nenačetl.

A já budu dávat návrh na změnu procedury, protože podle mě návrhy F1 a F2 jsou nehlasovatelné, protože se prostě vztahují k pozměňovacímu návrhu, který nebyl načten. Budu dávat tento pozměňovací návrh, abychom o nich vůbec nehlasovali.

Za mě v této chvíli vše. Ještě jednou zopakuji to, co jsem říkala na začátku, děkuji Ministerstvu dopravy za spolupráci při tomto tisku. Děkuji paní zpravodajce. Nikoho nevidím, tak rozpravu končím. Pardon, byla zde faktická poznámka, takže ještě faktickou poznámku pan ministr. Já si dovolím jenom velmi stručně zareagovat. To, že nebylo tolik času, není dáno vrtochem Ministerstva dopravy, ale opravdu tomu možná nebudete věřit, ale ten návrh na zjednodušení, zrušení toho velkého technického průkazu, vznikl v průběhu letošního léta, teprve tehdy se na tom začalo pracovat a nebylo v našich silách to prostě udělat časově jinak, leda bychom rezignovali na to, že tuhle důležitou změnu doručíme v dohledném čase. Upřednostnili jsme čas, upřednostnili jsme to, abychom dokázali zajistit rychlejší zrušení jednoho zbytečného, v tomhle případě ne razítka, ale lejstra, a tohle pro nás bylo v tu chvíli důležitější kritérium a snažili jsme se to i s důležitými subjekty v rezortu projednat tak, aby tam nevznikl problém, stejně tak jako jsme se snažili to projednat i s pojišťovnami.

Je to další významný krok k digitalizaci agend, které zbytečně lidem berou čas, kdy musejí ve svém volném čase, nebo ještě si dokonce brát volno v práci, aby zařídili své agendy, které jsme schopni do budoucna zajistit digitálně.

Děkuji, vážený pane předsedající. Já jsem samozřejmě pana ministra poslouchala. A víte, já doporučím, abychom hlasovali pro samozřejmě, hospodářský výbor dal doporučení, já se k němu přikláním u těch technických průkazů místo osvědčení o registraci vozidla a technického průkazu, že bude jeden doklad. A víte proč? Ministerstvo dopravy věnovalo čas, ukazovalo mi přípravu té vyhlášky, přípravu toho dokladu. Já jsem i konzultovala, ptala jsem se, které údaje na tom dokladu budou k dispozici, jak se lidé dostanou k dalším údajům, protože pro mě to bylo docela podstatné nejenom dát to do zákona, ale potom ta následná realizace. A samozřejmě, Státní tiskárna cenin nebude muset tisknout velké technické průkazy, malé technické průkazy, je to i finanční úspora. I pro toho člověka je to jednodušší, když bude mít místo dvou dokladů jeden.

Děkuji. A vidím zde ještě zájem o vystoupení v rámci rozpravy. Já chci pouze za hnutí STAN konstatovat, že my rozumíme tomu, že ten pozměňovací návrh je velmi široký.

Takže my tady přinášíme opravdu skvělou věc.

Samozřejmě, ta transformace nebude jednoduchá. Znamená to změnu procesu, zavádíme vlastně nový produkt, a to bude chvilku trvat, a držím palce všem, kteří jsou ve státní správě, aby to dobře zvládli.

Jsou to tedy praktické technické věci. A za nás rozhodně doporučuji, abychom tento zákon podpořili s těmito pozměňovacími návrhy. A ten největší benefit tady vnímám opravdu to, že technický průkaz bude najednou jenom jedna záležitost.

Paní zpravodajka rovněž ne.

Máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Návrhy legislativně technických úprav ty nebyly podány. Pozměňovací návrhy A1 a A11 hospodářského výboru, pozměňovací návrh A2, pozměňovací návrhy A3, A4, pozměňovací návrhy A5 až A10 a A12.